Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl také alespoň krátce shrnout, proč jsem přesvědčený o tom, že rozhodování o prodloužení stavu nouze má probíhat v co nejkratším časovém intervalu. Jsem přesvědčen o tom, že každá krizová situace vyžaduje reagovat na to, jak se situace vyvíjí. Z podstaty věci je tedy namístě v případě kritických situací opravdu vyhodnocovat aktuální dění, v našem případě epidemiologickou situaci, a na základě toho a na základě plánovaných opatření uvolňovat ten čas dalších dnů platnosti nouzového stavu. Jsem navíc přesvědčený, že celá veřejnost vnímá nouzový stav a my tím spíš jako něco opravdu mimořádného, jako nástroj, který využívá stát a státní moc k omezení některých svobod lidí, aby dokázala řešit kritický stav.

Chtěl bych jasně povědět, že naše snaha zkracovat tu dobu rozhodování a zkracovat to prodloužení nouzového stavu není v žádném případě překážkou, kterou bychom chtěli klást vládě do cesty v řešení krizové situace. Naopak je to přece snaha uvolnit vládě ruce v tom, aby dokázala přesně formulovat a připravovat opatření šitá na míru aktuálnímu vývoji situace. Chtěl bych zároveň předat zkušenost celé řady starostů, místostarostů, komunálních politiků, kteří jsou také nasazeni v první linii a jsou v denním kontaktu s celou řadou lidí.

A tenhle důraz máme klást pochopitelně i na vládu, na všechna opatření, aby se co nejrychleji společnost mohla vracet k normálnímu životu a ty sekundární dopady nouzového stavu i všech těch opatření pokud možno nepřevážily svými negativními dopady nad tím, co ta opatření musela zachránit z hlediska epidemie koronaviru.

Mnohokrát děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je to dneska velká zkouška pro občany, pro státní orgány, veřejnou správu, ale také pro náš právní řád.